To je pozměňovací návrh, který cílí na zajištění kvality péče, na personální standardy a tento písmeno C2 necháváme.

Dobrý den. Děkuji za slovo.

A jsem přesvědčená, že děti, zejména nejmenší děti, opravdu patří do rodiny.

Takže bych chtěla říci, že já jsem dobře věděla, o čem jsem hlasovala, a nadále tento návrh podporuji.

Děkuji, pane předsedající. Já vám, prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyně Aulická, odpovím velice jednoduše.